Volební výbor opět postupuje stejně, nebo obdobně jako u Českého rozhlasu, tzn. zužuje počet kandidátů pro plénum Sněmovny na trojnásobek neobsazených míst. V tomto případě obsazujeme jedno místo a já v souladu s usnesením číslo 70 volební komise mohu konstatovat, že vám jsou navrženi tito kandidáti: Michal Jankovec, Tomáš Němeček a Vlastimil Venclík. Opět s návrhem na tajnou dvoukolovou volbu a s mojí prosbou o otevření rozpravy. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Děkuji vám. I tady byla tajná volba schválena.